Pokud C4 nebude schválen, musíme dále hlasovat takto.

Poté E11, H1 pana poslance Krákory.

Poté hlasování o A15.

Já děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo má jiný návrh procedury přes nebezpečí, které pan zpravodaj avizoval, a složitost tohoto procesu. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Jsou to body 1 až 5 o doplnění tohoto usnesení o nedoporučující stanovisko k návrhu na zamítnutí návrhu zákona přednesené ve druhém čtení a také o promítnutí veškerých přijatých změn Poslanecké sněmovny do vlastního textu zákona. Jedná se o promítnutí přijatých změn do jednotlivých odkazů v zákoně. Stanovisko garančního výboru doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak je přednesl pan zpravodaj. Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji.

Další hlasování je pozměňovací návrh E9. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který vkládá nový novelizační bod 5 v § 3, kde doplňuje nové písmeno c). Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu E9.

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nové novelizační body, kde upravuje text v § 21 odstavců 1 až 4. Týká se to vysílání rozhlasu nebo televize. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu K2. Kdo je proti? Je to hlasování 202, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 92. Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. V § 25 odst. 4 se zrušuje a dosavadní odstavce 5 a 6 nově zní. Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat.

Stanovisko garančního výboru nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Dále budeme hlasovat o A1, nově vkládaných bodech 19, 20 a 21.

Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Týká se přílohy číslo 1.